Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž mám přihlášeného pana poslance Ženíška a poté paní poslankyni Němcovou. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Text návrhu usnesení zní: